Cílem této úpravy je ústavně konformním způsobem stanovit výši kaucí distributorů pohonných hmot při zachování účelu a funkce tohoto opatření. Nově se tedy kromě standardní kauce ve výši 20 milionů korun navrhuje zavést i možnost snížení kauce na základě žádosti distributora pohonných hmot, a to při splnění předem stanovených podmínek. Tato navrhovaná právní úprava cílí především na menší distributory pohonných hmot, kteří dlouhodobě na tomto trhu působí, jsou stabilní a nejsou potenciálně rizikoví s ohledem na možné daňové úniky.

Proto avizuji, že v rámci rozpravy bude navrženo zkrátit lhůtu pro projednání této novely ve výborech na 30 dní. Děkuji za pozornost. Děkuji panu místopředsedovi vlády Andreji Babišovi a nyní žádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miroslav Kalousek.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 Dovolte, abych vás stručně seznámil s faktem, že se vlastně jedná o dva samostatné zákony, tedy novelu zákona o spotřební dani a novelu zákona o pohonných hmotách.

To znamená, aplikace zdanění bude použita pouze na daňovém území České republiky, surový tabák bude muset být jinak definován, osoby, které skladují surový tabák, se budou muset registrovat u Celní správy, bude na ně vztažena povinnost kauce 20 milionů korun s možností snížení dle správního uvážení.

Předkladatel předpokládá omezení daňových úniků. Ze zemí, kde to bylo zavedeno, tak jako se předkladatel v případě elektronické evidence tržeb inspiroval v Chorvatsku, tak v tomto případě se inspiroval v Rumunsku, vedle Rumunska je tato úprava zavedena také na Slovensku a v Polsku.

Předkladatel upravuje tedy, aby vyhověl nálezu Ústavního soudu, zákon o pohonných hmotách tak, že zachovává kauci 20 milionů korun, ale dává distributorům pohonných hmot možnost požádat o snížení kauce na 10 milionů za předpokladu, že budou dodržovat čtyři podmínky, a to registraci, aktivní distribuci pod pojmem aktivní distribuce to znamená distribuce minimálně 300 tisíc litrů za kvartál ekonomickou stabilitu a spolehlivost osoby vykonávající významný vliv na řízení distributora pohonných hmot, přičemž pokud budou splněny zmíněné čtyři podmínky, mají distributoři na sníženou kauci nárok. Tady je namístě pochválit předkladatele, že v podstatě tvoří z toho jasná pravidla a nárokovou část v případě, že podmínky jsou splněny.

Tolik tedy k obsahu těchto dvou novel zákonů. Jako zpravodaj Poslanecké sněmovny bych rád předkladateli položil několik otázek a upřesnil několik údajů, o kterých jsem přesvědčen, že na ně má Poslanecká sněmovna nárok, aby se mohla dál odpovědně rozhodovat.

Ta přísluší ministrovi průmyslu a obchodu a je mi záhadou, a snad nám pan ministr vysvětlí, proč je zákon o pohonných hmotách krystalickým, mnohokrát Ústavním soudem kritizovaným přílepkem k zákonu o spotřební dani.

Takže na dvě schůze na jednu schůzi nám dává dvě samostatné novely spotřební daně, k tomu je jako přílepek přidán zákon o ochraně ovzduší, za který odpovídá ministr životního prostředí, a aby se to nepletlo, tak to předkládá ministr zemědělství.

Já bych se rád zeptal zde přítomného zejména pana předsedy vlády, jestli je to nějaký nový styl. Já tomu opravdu nerozumím a myslím si, že by si